To neznamená, že nebudeme provádět kontroly, a to neznamená, že nebudeme velmi přísní vůči těm, kteří své povinnosti neplní. Zopakuji, co říkám často, ale občas nám opozice podsouvá něco jiného, daně nejenom že se platit mají, daně se platit musí, protože státní rozpočet má pouze příjmy od daňových poplatníků a dluhy. Nic jiného na příjmové straně rozpočtu není a zejména těmi dluhy jsou financovány dlouhodobě výdaje státního rozpočtu. V předchozím bodě se některý z poslanců z opozice podivoval, že jsme zvýšili, když jsme připravovali návrh rozpočtu, výdaje na obsluhu státního dluhu. Neznám více mandatorní výdaj státu, než je platba úroků z dluhů, které stát v minulosti udělal.

Slyšel jsem mnohokrát šermovat různými čísly, ale nikdy jsme neměli podklady věrohodné k tomu, řekli. Velmi často se uváděl jako případ, že rostly příjmy v těch odvětvích, na která byla uvalena EET, ale současně ti samí zapomněli zdůraznit, že v těch odvětvích, na která uvalena EET nebyla, ty daňové příjmy rostly ještě rychleji. Chci připomenout, že nikdy nebyla zavedena třetí a čtvrtá plánovaná vlna EET. Bylo to i díky rozporům v koalici, která to tehdy zaváděla, naštěstí, a taky již schválený nástup třetí a čtvrté vlny opět zrušil Ústavní soud. Jaká je alternativa, pokud bychom ten návrh zákona neschválili?

Nemyslím, že je to vhodné. Nemyslím, že je třeba zatěžovat naše drobné podnikatele dalšími náklady.

A s těmi ostatními budeme samozřejmě bojovat, ale těch je výrazná menšina. A není žádný důvod za výraznou menšinu nepoctivých trestat dalšími povinnostmi a další byrokracii ty, kteří jsou poctiví a poctivě podnikali celé období, kdy se na tento nelehký způsob obživy dali. Děkuji za pozornost a pevně věřím, že společně do konce roku EET zrušíme a svět podnikání v České republice bude zase o něco svobodnější a jednodušší. Děkuji. Děkuji, pane ministře. A nyní se měla ujmout slova zpravodajka pro prvé čtení, poslankyně Barbora Urbanová, ale mám zde avizovanou změnu. Za paní poslankyni bude zpravodajovat pan poslanec Vojtěch Munzar. Myslím, že můžeme zahájit hlasování. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje?

Hlasování číslo 4, přihlášeno 145 poslanců a poslankyň, pro 89, proti 1.

Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych navázal svou zpravodajskou zprávou na to, co řekl pan ministr v úplném závěru.

Fakticky, ale právně je pouze odloženo EET do konce tohoto roku. Dnes bychom se měli bavit také o tom, co se stane, když tento návrh, tento vládní návrh zákona přijat nebude.

K těm povinnostem patří samozřejmě investiční náklady do toho zařízení, ale také povinnosti typu vyvěšení cedulek pod značnou pokutou 50 000 korun. V době, kdy sektor služeb i obchodu a podnikání byl otřesen dvěma lety proticovidových opatření, a v době vysoké inflace a celkového zvyšování nákladů pro podnikatele by znovuzapnutí EET, to znamená nepřijetí tohoto vládního návrhu, přineslo další náklady a komplikace. Dovolte mi, abych ve zpravodajské zprávě trochu připomněl historii tohoto tisku.

V praxi došlo v minulosti k realizaci pouze prvních dvou fází stravovací a ubytovací služby a velkoobchod a maloobchod a další rozšíření EET na další služby a živnostníky, tedy třetí a čtvrtou fázi, které měly původně nastat během roku 2018, bylo fakticky zrušeno Ústavním soudem, který požadoval zároveň zdůvodnění a analýzu, jejímž obsahem by bylo posouzení nezbytnosti regulace vůči dotčeným osobám a vůči dotčeným činnostem. Ústavní soud posuzoval rovněž zákon jako celek, jeho rozhodnutí bylo zachování zákona, avšak musím upozornit, že s významným disentním stanoviskem části ústavních soudců, kteří nesouhlasili se zákonem jako celkem, protože se podle nich jednalo o významný zásah do soukromí a svobody podnikání a podle nich stát nevyužil méně invazivních prostředků, které by vedly k deklarovanému cíli zákona.